Dalším hlasováním je hlasování pozměňovacího návrhu B1. Stanovisko pana ministra? Výbor?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Dalším hlasováním je pozměňovací návrh pod označením B2. Stanovisko pana ministra?

Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 253, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 59, proti 68. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Další hlasování je hlasování pozměňovacího návrhu pod označením C1. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Další hlasování je hlasování pozměňovacího návrhu C2. Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Poslední hlasování je hlasování o návrhu zákona jako celku. Stanovisko pana ministra? Děkuji.